Vládní pětikoalici nejde o nic jiného než upevnit svůj vliv na veřejnoprávních médiích a zabetonovat stav, který jí vyhovuje.

Já se k nim za chvíli dostanu, ale ještě předtím musím jako politička, která chápe mezinárodní kontext, která chápe zahraničněpolitické ukotvení naší země a význam slov demokracie a svoboda, důrazně upozornit na to, že novela zákona, kterou se pětikoalice snaží takto protlačit v Poslanecké sněmovně, má několik závad, a to zásadních.

Umožňuje totiž politickým stranám, aby do řad veřejnoprávních médií nominovaly své zástupce, a diskriminuje navrhovatele stanovením délky jejich existence. Pokud bude novela v této podobě schválena, budeme iniciovat stížnost k Evropské komisi. Za druhé, novela porušuje ústavu. Novela zákona o České televizi a rozhlase tuto rovnost podmínek podle mého názoru hrubě porušuje. Radní, kteří jsou voleni Poslaneckou sněmovnou, budou mít přístup k veřejné funkci výrazně ztížený oproti radním voleným Senátem.

Upozorňuji, že pokud bude novela v této podobě schválena, podají poslanci hnutí ANO k Ústavnímu soudu návrh na její zrušení.

A jenom si připomeňme to, že velmi nestandardním způsobem byl kolega Lacina oproti zvyklostem zvolen zpravodajem tohoto zákona, protože vždycky bývalo dobrým zvykem, že vládní zákon zpravodajuje opoziční poslanec. Tak dobrá, já to chápu.

A opravdu není pro mě přijatelné, že přijde na mikrofon a řekne, že vlastně o tom neví. Znovu opakuji jednatelem této společnosti, jednatel jediný. Musím zopakovat, že pokud bude novela v této podobě, se zpravodajem, který provázel ve dvou důležitých čteních tuto zákonnou normu, schválena, určitě, a to tady můžu slíbit, připravíme stížnost k Evropské komisi pro střet zájmů a porušení pravidel právního státu. A za čtvrté, novela zákona o Českém rozhlase a České televizi přichází v okamžiku, kdy Rada České televize vyhlásila výběrové řízení na generálního ředitele České televize. Je naprosto evidentní, že pokud bude zákon schválen a nabude účinnosti tak, jak navrhuje ministr Baxa, nabude účinnosti v době probíhajícího výběrového řízení na generálního ředitele a zasáhne tak do volby jako takové.

Kolegyně a kolegové, jsem velká realistka a umím počítat a vím, že hnutí ANO nemá početní sílu tyto totalitní tendence současné Fialovy vlády v legislativním procesu zvrátit. Ale využijeme všech nástrojů, abychom poukázali na zoufalý stav právního vědomí této pětikoalice, která se pokouší zničit zbytky svobody slova a plurality názorů, která rozděluje tuto společnost, dělí voliče na demokratické a nedemokratické. To je pro mě nepřijatelné. Není náš svět a není svět pětikoalice. Je to náš společný svět.

Milá vládo, pane ministře, dovolte mi výzvu, a já ji budu říkat pokaždé, když tu příležitost budu mít, omlouvám se za to laické dělení zákonů, ale zákony jsou pro mě zásadní a pak jsou zákony, které můžete tlačit ne podle jednacího řádu, ale podle svých politických zadání většinou.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Řekněte, že to není pravda, nebo že je to jinak, nebo že prostě... jak to vlastně je.

Toto je totiž peklo! Děkuji. Děkuji za slovo.

A chtěl bych vás, paní kolegyně, vyzvat, nebo jenom dát takové malé doporučení.

Ale chtěl bych vás požádat, abyste uspořádala seminář, ve kterém budete definovat pohled hnutí ANO na veřejnoprávní média.